Děkuji. Já se tady budu muset připojit k panu předsedovi Stanjurovi. On ten návrh, tak jak je napsán a jak nám byl podán, není jasný, v čem je to, že nemůže to ministerstvo vypsat ty programy samo.

Celý návrh je o tom, že odteď rychle v legislativní nouzi zrušíme část tohoto přechodného ustanovení a už to necháme vyplácet Národní sportovní agenturu. Ale podle samého zákona, podle samých pravidel. To jsem tam opravdu také nenašel.